Děkuji za dodržení času.

Paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Není tomu tak.

Samozřejmě že je velikou chybou, že do Evropy přišla spousta lidí, kteří dneska nemají právo na azyl, a že jsme nechali v těch zemích konfliktu právě ty nejslabší.

Děkuji. Děkuji paní poslankyni za dodržení času.

Tam jsou!

Tak buď budeme vymýšlet, zleva zprava budeme vymýšlet všechny procesní i věcné důvody, proč to nejde, anebo, protože to samozřejmě jde, když to jde ve Velké Británii, když to jde v jiných zemích, jde to i tady. Znovu opakuji, jsou na území řecké vlády, na území Evropské unie v utečeneckých táborech a stačí malá aktivita vlády a trochu pozornost vlády a 50 či více dětí, my říkáme nejméně 50, bude mít lepší život. To je ta strašně jednoduchá otázka. Žádná jiná tady teď není. Děkuji. Teď je přihlášen do rozpravy pan poslanec Pavel Jelínek.